Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adamec pracovní důvody, paní poslankyně Adamová od 14.45 do 17.30 osobní důvody, pan poslanec Čihák rodinné důvody, pan poslanec Fiedler do 14.30 pracovní důvody, paní poslankyně Fischerová zahraniční cesta, pan poslanec Foldyna pracovní důvody, pan poslanec Janulík pracovní důvody, pan poslanec Kostřica pracovní důvody, paní poslankyně Langšádlová osobní důvody, paní poslankyně Matušovská osobní důvody, pan poslanec Novotný rodinné důvody, pan poslanec Nykl pracovní důvody, paní poslankyně Pecková pracovní důvody, pan poslanec Pražák zdravotní důvody, pan poslanec Rais zdravotní důvody, pan poslanec Urban zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký zdravotní důvody, pan poslanec Vozka zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková zahraniční cesta, pan poslanec Ženíšek pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvají: pan premiér zahraniční cesta, pan vicepremiér Babiš pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek do 17.30 pracovní důvody, pan ministr Brabec pracovní důvody, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Jurečka zdravotní důvody, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Pelikán pracovní důvody, pan ministr Stropnický pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová od 15 hodin bez udání důvodu, pan ministr Ťok zahraniční cesta, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek zahraniční cesta. Nyní vás seznámím s návrhem dalšího postupu při projednávání schváleného pořadu. Prosím, abyste se usadili. Prosím o klid a současně prosím předsedy poslaneckých klubů, aby mě sledovali, protože ta dohoda nebo to jednání dnes ráno bylo docela komplexní.

bod 105 zrušení zákonného opatření Senátu;

Tolik tedy pro dnešek.

Tolik tedy středa.

Potom připustím další případné návrhy na změnu programu. Ještě zazvoním.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen. Nyní má slovo pan předseda Faltýnek, potom pan poslanec Krákora.

Děkuji. Pan poslanec Krákora.

Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o návrzích, které byly předneseny. Nejprve návrh pana poslance Faltýnka.

Pan předseda Faltýnek navrhuje, aby před bod číslo 7 na středu byl zařazen bod 31, což je poslanecký návrh pana poslance Volného. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pan poslanec Schwarz hlasuje s kartou číslo 22. Proběhne kontrola hlasování.